Takže je tady obrovský nárůst.

A rozhodně se nejedná jenom o to, že jsou to muži. léta, bylo kouření cigaret u žen velmi zřídkavé a spíš to bylo takové spíš na nějaký ten efekt.